To jsou brutální škrty.

A přestaňte už strašit, prosím, všichni rozpočtovým provizoriem. Podívejte se, jak funguje. Je to prostě bez problémů.

Děkuji, pane předsedající. Vážené dámy, vážení pánové, já mám jenom krátkou poznámku na jedno z vyjádření, které tady zaznělo od ministra financí.

Děkuji.

No, my jsme tím poučeni. Vždyť to tady říkala i vaše bývalá paní exministryně. My říkáme ano, vnímáme ten vývoj, který nastal po roce 2008, že to nebylo úplně šťastné, poučili jsme se všichni a říkáme, že dneska stavíme rozpočet, který je jakýmsi rozumným kompromisem.

Děkuji.

Pokud se pletu, tak se omlouvám.

A přesně tak, jak jsem říkal, navržený rozpočet naší vlády jde především v úsporách na straně státu.

Já bych o to prosil.

Nebyl ani čas a žádný ministr financí nemůže dát hlavu na to, že každá položka sedí.

Děkuji. Neeviduji už žádnou faktickou poznámku, přečtu jednu omluvu, než se vrátíme k obecné rozpravě.

Teď se můžeme vrátit do obecné rozpravy. Pane poslanče, prosím. Dobrý den, vážený pane předsedající, kolegyně, kolegové.

Vy mluvíte...

Můžeme se bavit státní dluh, veřejný dluh, můžeme se bavit o tom, tady někdo včera vystupoval, že kolik my jsme dali samosprávě a do veřejných rozpočtů a kolik byl státní dluh. Byl nižší. Státní dluh i veřejný.

Ano?